Jsme opravdu jako jiní, kteří zvažují, jestli podají oznámení na svého spoluobčana, nebo ne? Na tu otázku si každý musí odpovědět sám.

Osobně se nebudu už více zmiňovat o tom, jak budu hlasovat, to uvidíte koneckonců. Říkám, že moje hlasování je determinováno trošku osobní zkušeností, ale dovolím si upozornit na to, že sama jsem zvědavá v tomto tomu koaličnímu návrhu, a těm, kteří poukazují na naši velkou neznámou, jak na to v praxi lidi zareagují.

Já si myslím, že tady to není namístě, protože tady jde o oznamování.

Také zahraniční právní úpravy nám ukazují vždycky cestu, zkušenosti a možnosti, tak nevím, jestli si někdo dal tu práci s vyhodnocením, jak to funguje. Slovensko má trestné činy i přestupky a veškerá jednání, která působí negativně na společnost. Mám ve svých podkladech, které jsem dostala já tomu moc nevěřím že tam jsou úplně veškerá jednání, to by bylo bezbřehé. Slovenskou právní úpravu jsem neviděla.

Chorvatsko jakékoliv porušení práva bez ohledu na právní kvalifikaci, které poškozuje veřejný zájem, také na můj vkus příliš bezbřehá široká definice. Nicméně vidíte, že tyto dvě země jdou relativně odvážně směrem, který zřejmě se v praxi osvědčuje.

Odpovědět si na otázku, kde je pro Českou republiku a její potenciální budoucí oznamovatele ta hranice, aby na jedné straně bylo dosaženo ochrany oznamovatelů, na straně druhé byly dány určité mantinely pro případné zneužívání nového právního institutu, je podle mého názoru téměř nemožné.

To jsou ty dva extrémy. Sama nevím, jakým způsobem v praxi se bude tato norma aplikovat.

Druhý závěr: byli jsme to my, jako hnutí ANO, kteří se vždycky chlubili a myslím i oprávněně poukazovali na to, že jsme vstupovali do politiky, že už jsme se nemohli dívat na určitá korupční jednání.